Děkuju. Taktéž moc děkuji.

A uvidíme, zdali se k tomu, když vám to samozřejmě, nemáte tady tyto úmysly, tak vám nebude vadit, pokud je schválíme, nebo naopak neschválíme. Já si myslím, že to jsou ty dvě minuty, které tady tomu můžeme věnovat. A samozřejmě uvidíme, jaké jsou, právě těmi činy, to znamená tím hlasováním, úmysly tady této vládní koalice. Takže zítra budu jako první body před lex Ukrajina navrhovat schválení zpráv o činnosti, pardon, v pátek schválení zpráv o činnosti České televize a můžeme to mít konečně za sebou. Děkuji moc. Dále s přihláškou je pan poslanec Babka. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo.

Já jsem za to rád.

Také děkuji za dodržení času. Dále je přihlášen pan poslanec Jakob.

Ta možnost nebude. A znovu opakuji, není cílem koalice odvolávat radu jako celek, při plném vědomí takto na mikrofon to tady říkám. Vaše vystoupení vyvolalo sérii faktických poznámek. Pane poslanče, faktická poznámka, vaše dvě minuty. Ještě reakce na pana kolegu Jakoba. Protože bohužel dneska pravděpodobně nestihneme tento zákon schválit, tak abychom tedy rozptýlili možnost odvolání rady jako celku, tak ty body máme zařazeny na řádné schůzi, která je 53., která bude pokračovat zítra, případně v pátek.

Děkuji za dodržení času. Paní předsedkyně, prosím, vaše dvě minuty.

Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juchelka. Pane poslanče, prosím.

A budeme pokračovat lex Ukrajina V a potom zákonem o České televizi, malou novelou. Já jsem za to strašně rád.

A udělejme to v ten pátek ráno. Já budu moc rád. Další s přihláškou je paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Děkuji.